Co je cílem chráněného účtu?

A teď komu, co ten chráněný účet přinese. Dlužníkovi samozřejmě ochrání tu nezabavitelnou částku.

No a to vlastně nemá řešení, pak takový dlužník je tam vlastně permanentně donekonečna.

To znamená zjednodušit ty srážky ze mzdy, zjednodušit ten výpočet, protože to potom nepřímo povede k tomu, že vlastně lidé v exekuci budou zaměstnavatelnější, než jsou doposud.

Ten chráněný účet je běžný bankovní účet, o jeho zřízení žádá samozřejmě povinný.

To znamená, my pracujeme i s tímto, že vlastně ti lidé, kteří mají jakoby nejméně peněz, tak aby na poplatcích neplatili nejvíce, jakkoli já si uvědomuji, a uvědomujeme si to oba dva a mám pocit, že všichni, co to podporují, že i pro ty banky to samozřejmě bude znamenat nějakou povinnost.

Děkuji za pozornost,.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové, možná tady překvapím, i když myslím si, že u tématu chráněného účtu tomu tak nebude.

Skutečně je to zásadní věc pro to, nejenom abychom ochránili ty samotné osoby, které se dostávají do dluhových pastí, aby pokud možno se ta spirála zastavila, protože o tom to je. Ty dluhy chráněným účtem za ty dlužníky nevyřešíme, ale my zabráníme tomu, aby se propadali. Je to vlastně trampolína, která je šancí, je to druhá šance udržet se v tom systému. Co je ale zásadní a klíčové, a taky tady o tom už bylo hovořeno, my tím chceme pomoci, aby tito lidé zůstali ve standardních ekonomických vztazích. Většina dlužníků prostě z logiky věci se zbaví všeho, zbaví se účtů a odchází do šedé ekonomiky. A to nikdo nechce.

A právě ten institut chráněného účtu tomu pomůže a zároveň tím budou garantovány i základní finanční prostředky pro ty nejzákladnější životní potřeby a podmínky těch dlužníků, jejich rodin, jejich dětí.